Mám dobré zkušenosti s postavením některých lidí v těchto dozorčích orgánech.

Přece ti lidé, kteří pracují ve firmě, mají největší zájem na tom, aby tam vydrželi, aby pracovali co možná nejdéle, aby jim ta práce zůstala.

To je debata, o které si myslím, že je správná.

Požádám nyní pana zpravodaje o jeho vyjádření. A pro pořádek omlouvám se, pane zpravodaji již je ukončena obecná rozprava. To znamená, nejsme již v režimu faktických poznámek. Prosím, pokračujte.

Samozřejmě i já ctím odbory a znám podniky, kde jsou silné odbory, a ty automaticky jsou v dozorčích radách těchto společností a nemají s tím vůbec žádné problémy.

Moje vystoupení nemělo znamenat, že bych chtěl poškodit odboráře.

Přečtu omluvenku.

Vzhledem k tomu, že je ukončena rozprava, tak nemohu udělit faktickou poznámku, s kterou se hlásí pan poslanec Grospič. Zazněla závěrečná slova.